Pane premiére, děkuji za tuto odpověď.

Takže budu ráda, když mi nějakým způsobem dáte zprávu.

Každopádně vám děkuji za odpověď a budu čekat tedy na zprávu. Děkuji. Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářová, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny, jestli vůbec nějaké. Já žádné usnesení navrhovat nebudu, protože pan premiér svým způsobem zodpověděl některé dotazy a myslím si, že se ještě tématu bude věnovat. Takže myslím, že usnesení není v tuto chvíli potřeba. Já také děkuji. Tím tedy projednávání této interpelace končí.

Děkuji za slovo.

Ve své interpelaci uvádím, že ústavní soudce Jan Musil rezignoval ze zdravotních důvodů na konci ledna letošního roku. Už je to tedy pár měsíců, skoro téměř rok, a na Ústavním soudu je stále prázdná jedna židle.

To se stalo už v březnu, a stále nic. Domnívám se ve své interpelaci, že se jedná o zbytečné oslabení Ústavního soudu, které zpomaluje chod této instituce, na jejíž rozhodnutí musejí například i občané čekat déle. Dotazovala jsem se vás, jak se díváte na situaci, kdy trvá už takto dlouhou dobu jmenování jednoho ústavního soudce. A dále jsem se ptala, zda vy jako premiér České republiky byste neměl panu prezidentovi připomenout, že má nějaké povinnosti, které plynou z Ústavy a které by neměl zbytečně protahovat a opomíjet.